Má být aktivizovaný průmysl podle Zelené dohody pro čisté oběhové hospodářství.

Tady musím říct, že bych velmi vítal, kdybychom se přidali k té podpoře přesunu významné části vnitrozemské nákladní přepravy ze silnic na železnice a vodní cesty.

Ještě přísnější.